Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně tady zmiňovala, že všechno bylo důsledně předjednáno, všechno bylo jaksi učesáno a tento tisk projde Sněmovnou jako nůž máslem.

Kdybych měl něco vypíchnout, tak k jakému návrhu to směřuji. Tak je to například to, že u výběru soudců se říká vždyť v té komisi budou mít soudci většinu.

Další otázka, která vzbuzuje velké emoce, je ten manažerský princip řízení soudů, to znamená to manažerské funkcionářství. Jinými slovy, že s předsedou automaticky končí místopředseda toho daného soudu.

Rozumím těm výhodám toho manažerského principu, že si předseda vybírá svůj tým, a může tedy efektivně jako funkcionář řídit ten soud. Na druhou stranu si představte situaci, kdy předseda soudu krátce po jmenování odejde ze zdravotních důvodů a dobrý místopředseda soudu bude vlastně z tohoto titulu zbaven funkce a bude mu odepřeno znova se o ni ucházet.

Že dává jakési hodnocení toho, jaký ten kandidát je.

A sice jestli po přijetí této novely bude vstoupit do justice tak zajímavé, jak by si možná navrhovatelé přáli.

Ale musíme je neustále a systematicky přezkušovat.

Já si dovoluji a k tomu jsem směřoval navrhnout prodloužit lhůtu pro projednávání o 20 dnů, protože si myslím, že to není prostě ještě vypořádáno.

Bohužel to asi úplně nepůjde, nebo 99 lidí tedy. Ale i to si myslím, že by stálo za to získat si zkrátka vyjádření soudců, protože ten návrh takto, jak sem jde, tak si myslím, že rozhodně není nějakým finálním kompromisem a v této podobě Poslaneckou sněmovnu bezesporu neopustí. Čili navrhuji prodloužit lhůtu pro projednávání ve výborech o 20 dnů, na 80. Díky. Ano, reflektuji náš návrh. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, skutečně si myslím, že oproti té předcházející novele tahle novela je klíčová, protože nám konečně po mnoha letech zavádí určitý jednotný systém.

Samozřejmě optikou toho mladého studujícího práva, že si přeje rovné podmínky. Tahle novela je přinejmenším výrazně zlepšuje.

Proč by tomu tak mělo být, nikdo z nás neví.

Ale připojuji se také k tomu, co zde zaznělo, že by ta lhůta mohla být o 20 dní prodloužena. Je tam těch změn potřebných více. Děkuji.

Děkuji, vážený pane místopředsedo.